Nechci

Nechci to. Ale já jsem poprosila našeho předsedu pana Faltýnka, že počkám, až se zde načtou všechny pozměňovací návrhy ve druhém čtení, a pak požádám o přestávku před závěrečným hlasováním, abychom opravdu, opravdu, dneska schválili to, co má hlavu a patu. Děkuji. Nyní tedy faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Ondřej Veselý, poté pan poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Pan poslanec David Kasal, faktická poznámka. Poté pan poslanec Dominik Feri, také faktická poznámka. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já bych reagoval na pana kolegu Feriho, vaším prostřednictvím. Jen bych chtěl ještě dodat to, co tady zaznělo, jakým způsobem ty karantény mohou být. Tady něco říkala paní kolegyně Pastuchová. Ale někdo u vás v rodině bude pozitivní ten pátý, šestý den. A od toho dne se zase znova počítá pět až sedm dnů nový test a prodlužuje se to.

Děkuji.

Já naprosto rozumím a děkuji, pane předsedající těm námitkám a té debatě. Protože to asi víte, že ministerstvo chystá změnu, která bude platná od 3. března.

Tomu rozumím.

To si myslím, že není úplně šťastná cesta.